Není pravda to, co tady říkal pan ministr financí. Tady existovala komise, ještě v éře Topolánkovy vlády, předsedal jí tehdejší místopředseda Sněmovny Kasal. Byly v ní zastoupeny všechny politické strany.

Prosím, já si moc dobře pamatuji, jak tam vznášeli požadavky na analýzy, jaké částky, kolik majetku, co a jak je, jestli je to přiměřené, nepřiměřené. Ze všech těchto analýz se ukazovalo zcela jasně, že církev by měla mít nárok na podstatně

Děkuji. Děkuji moc. A vy to víte sami moc dobře. Já doufám, že práce, závěry a všechny analýzy, které byly pro tuto komisi i pro Sněmovnu vypracovány Vysokou školou ekonomickou, právními kancelářemi, univerzitami a podobně, jsou k dispozici. Proto nechápu, proč znovu je veřejnosti toto podsouváno, to, co podsouváno je. Myslím si, že je třeba vrátit církvi majetek, zabezpečit ji do budoucna, aby mohla plnit své funkce.

Vy na něj časem peníze neseženete a my už přemýšlíme, jak tato společnost, kdo bude pomáhat, kdo pomůže těm, na které vy díky svému plýtvání nebudete mít peníze. Vzdělanost. Ačkoli katolická církev má například pouze 2,6 procenta gymnázií, tak světe, div se, když se dělalo testování schopností, tak mezi prvními deseti nejlepšími gymnázii v této republice byla tři právě církevní.

Co se týká pana Okamury, mně je to líto, já nevím, bude pobíhat kdesi, to není ani napravo, ani nalevo, to je nějaké podivné hnutí.

Řečnicky bych se touto otázkou zeptal, jestli vás budou volit ještě podruhé, prostřednictvím paní předsedající. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Jsem rád, přestože jsme všichni populističtí a blábolíme, že aspoň někdo prostřednictvím pana Laudáta v této Sněmovně vidí světlo na konci tunelu. Aspoň někdo. Je potřeba si, kolegyně a kolegové, přiznat, že málokterá věc tak zatížila důvěru k české politice a důvěru ve Sněmovnu jako restituce církevního majetku. Způsob přípravy a kvalita právní normy, a ta především, která restituce církevního majetku upravuje, byla podrobena kritice řady odborníků. Korunu tomu nasadil způsob, jakým proběhlo závěrečné hlasování ve Sněmovně. Hlasem kolegy poslance, který odtud ze Sněmovny zamířil do výkonu trestu, byla schválena norma, která budí odborné rozpaky a emoce velké části veřejnosti. Před minulými parlamentními volbami byly revize této normy nebo vylepšení této normy předmětem předvolebních slibů řady politických stran, včetně nyní dvou stran vládních. Tyto předvolební sliby vyšuměly pod tlakem nejmenšího koaličního partnera KDUČSL. Právě tato politická strana trvala na tom, že právě v její politické odpovědnosti bude rezort zemědělství, pod který spadá zásadní kompetence při vydávání restituovaného majetku. Nápady se kterými přicházeli někteří kolegové z ČSSD, kteří mají ještě zbytky politického studu, nic z toho neprosadili.

V řadě případů může totiž docházet k volnému výkladu, a tím i k vydání majetku, který by církvím vydán být neměl. Zcela objektivně jsou příslušní úředníci pod obrovským tlakem času. Za zcela klíčové považuji dvě oblasti. Pokud je objektivně nelze doložit, může oprávněná osoba dosvědčit, že zemědělská nemovitost náležela do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností i jinak. Druhou oblastí je posouzení, zda majetek může, či nemůže být vydán z hlediska potřebnosti pro uskutečněné veřejně prospěšné stavby, dopravní nebo technické infrastruktury vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci. Pozemkový úřad zde vydal pokyn, že v tomto případě se za územně plánovací dokumentaci považuje závazná část územního plánu. To je v rozporu se stavebním zákonem, který říká, že územně plánovací dokumentace je tvořena zásadami územního rozvoje, územním plánem a regulačním plánem.

Já se dnes vrátím k tomu, kdy zde mluvil pan premiér Sobotka hned v začátku této schůze a řekl, že byl proti, že hlasoval proti tomuto návrhu zákona. Ano, možná v prvním nebo v druhém čtení, ale v tom finále, kde opravdu o něco šlo, pan premiér Sobotka tady v té době nebyl, odešel ze sálu, a tím snížil kvorum a umožnil tomu zákonu, aby mohl projít. Proto se ptám, proč se někteří členové vlády namísto naplnění svých předvolebních slibů schovávají za neurčitá slova, nehmatatelné sliby a neplodná jednání. Není snad v zájmu právní jistoty a všech zúčastněných stran, aby pan premiér Sobotka buď splnil to, co v rámci předvolební kampaně slíbil občanům, a dosáhl tak změny církevních restitucí, anebo přiznal své politické selhání a omluvil se lidem, kteří jeho stranu volili? Mohou zde prosím představitelé vlády závazně potvrdit, že postup výše zmíněných státních organizací při vydávání církevního majetku nevytváří nový prostor pro soudní tahanice o legálnosti církvemi nabývaného majetku? A zatřetí. Kdy, kdo a za kolik bude řešit zahlcenost státních organizací žádostmi o navrácení majetku církvím, případně, pokud tento problém řešit nehodláte, kdo dává našim občanům veřejnou záruku toho, že si přetížeností těchto úředníků nově vzniklou agendou nenaběhneme milionové, neli miliardové ztráty v důsledku jejich spěchu, zmatku a nepozornosti? Děkuji vám za pozornost a předem děkuji za odpovědi.